Proto si dovolím znovu zopakovat, že všechny pozměňovací návrhy, které zde jsou, ať už je to pozměňovací návrh kolegy Munzara, nebo kolegy Martínka, nebo také kolegy Skopečka, že všechny tyto návrhy si zaslouží vaši pozornost a při dobrém promyšlení také podporu. Myslím si, že právě tato záležitost, která zde v tuto chvíli leží na stole, nám umožňuje, abychom vylepšili situaci rodin v České republice, a to především mladých, kteří hledají svoje bydlení, a zvláště těch, kteří hledají svoje první bydlení.